Chtěl bych ocenit práci Ministerstva financí, že jsou schopni na korunu dopočítat vládní rozpočtovou rezervu.

Průřezově, tudíž to znamená procentuálně z každé položky. Takže se domnívám, že i ty návrhy B76 a B77 jsou hlasovatelné. My jsme připraveni přijmout výsledek hlasování, ale myslím si, že jsem ukázal, že ty návrhy hlasovatelné prostě jsou.

Tady jsem uvedl věci na pravou míru. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane předsedo, a ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě ve třetím čtení k tomuto bodu. Pan předseda Výborný byl přihlášen, poté paní ministryně. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych samozřejmě paní ministryni pustil, ale dohodli jsme se, že to necháme takto na závěr.

Pravdou je to, že tyto věci si skutečně měli dohodnout v rámci nějakého koaličního jednání, koaliční rady, a pak by to dávalo nějaký smysl.

A druhá věc, kterou mám na srdci, a tady bych rád, kdyby i paní ministryně financí a vicepremiérka mohla poslouchat, protože to směřuje k ní.

Kdyby kterýkoli spolek na obci, městě nebo na úrovni kraje, na úrovni města, obce nebo kraje požádal o dotaci, jakoukoli dotaci, a neměl řádně vyúčtovanou dotaci z roku předešlého, dostane jedinou korunu z té žádosti? Všichni víme, protože známe ta dotační pravidla na obcích a krajích, že nedostane ani korunu.

Budu rád, když paní ministryně na to zareaguje a odpoví. Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Valachová.

Ani jednou. Tak prosím neučte někoho jiného, jak má dělat politiku, když my dlouhodobě díky paní Valachové navyšujeme platy učitelům a neděláme ta opulentní gesta, která tady vy předvádíte. Děkuji, to je jedna faktická poznámka. Nyní paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Další faktická, pan předseda Bartošek se hlásí z místa.

Děkuji. Všechno faktické poznámky. Tak vaše dvě minuty, pane předsedo.

Bylo po hospodářské krizi, ano.

Jenom velmi stručně.

Tak a pan poslanec Jurečka nakonec nevydržel.

V té minulé vládě rukou společnou jsme ty platy zvyšovali.